Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme tedy pokračovat v našem dnešním jednání, respektive v jeho odpolední části.